A k tomu, co říkal pan poslanec Bendl. Pane poslanče, my jsme udělali přesně to, co vaše politická strana chtěla. Zrušili jsme Generální ředitelství státní služby, to byl přece požadavek ODS. V okamžiku, kdy jsme zrušili Generální ředitelství státní služby, tak ti lidé, kteří ho připravovali v souladu se zákonem na Úřadu vlády, tak se ta agenda přesunula na Ministerstvo vnitra, protože jsme se dohodli i s vaší politickou stranou na tom, že zastřešovat státní službu bude náměstek na Ministerstvu vnitra. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla s faktickou poznámkou, potom pana poslance Kalouska a poté pana poslance Petra Fialu. Promiňte, pane premiére, ale to ještě neznamená, že ta agenda, kterou jste převzali, musí za půl roku narůst o 50 %. Z deseti lidí se najednou stane patnáct. A za druhé musím ještě jednou přečíst:

A nezlobte se, 3,5 % nedělá 85 milionů korun. Děkuji a nyní prosím pana poslance Kalouska s faktickou. Pane premiére, je ještě před vámi celá řada faktických. Vydržte prosím. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Pane premiére, ještě jednou. Byla vyměřena sankce finančním úřadem organizační složce státu Úřad vlády 500 milionů korun. To znamená, že vy jako předseda vlády, který zastřešujete celý státní rozpočet, jste byl odsouzen k tomu, abyste 500 milionů přendal z jedné kapsy do druhé. Nic jiného.

Za rok si to při státním závěrečném účtu řekneme.

To neřeknete. Vy řeknete jenom to první, ale neřeknete, že doopravdy nezaplatíte ani korunu a že to všechno utratíte. Připraví se pan premiér. Prosím, vaše dvě minuty. Pane premiére, já opravdu mohu ocenit vaši rétorickou obratnost jako levicového politika, ale opravdu nemohu ocenit vaši kompetenci premiéra, který tady obhajuje státní rozpočet. Já jsem tady přednesl naprosto konkrétní výhrady nad konkrétními čísly.

To všechno je doložitelné na těch číslech, která jste v tom státním rozpočtu předložili. Nezlobte se na mě.

Prostě zvyšují se provozní výdaje, roste počet úředníků, rostou prostředky na platy úředníků, neinvestuje se, jsou nižší investice do vědy, jsou nižší investice do infrastruktury.

A odpovědět na moji výhradu, že se zvyšují platy a počet úředníků na Úřadu vlády tím, že budu platit peníze, když prohraji soud v kauze ProMoPro, to přece sám musíte vědět, že není relevantní odpověď. Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu pana premiéra. Pane premiére, vaše faktická. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem rád, že tady bylo jasně řečeno, že Úřad vlády má předepsaný odvod za kauzu ProMoPro, že to je půl miliardy korun a že to budeme muset řešit. To prostě není triviální věc a já ji nechci zlehčovat, nechci ji bagatelizovat. A berte to prosím jako informaci nad rámec toho, co je v zákoně o státním rozpočtu, protože se to hospodaření úřadu v příštím roce dotkne. Tarifní tabulka.

Pokud jde o navýšení počtu zaměstnanců, musím říci, že se sociální demokracií a se sjezdem to nemá nic společného. Místopředseda vlády přišel na Úřad vlády, neměl tam vytvořený žádný úsek, který by ho podporoval v této kompetenci. A v letošním a příštím roce dochází v rámci Úřadu vlády, je to tedy součástí této rozpočtové kapitoly, k vytvoření a naplnění úseku místopředsedy vlády pro oblast vědy, výzkumu a inovací.

To je gros nárůstu počtu zaměstnanců na Úřadu vlády, je to gros toho nárůstu mzdových prostředků, a zbytek nárůstu mzdových prostředků je dán tím, co se odehrává všude zvyšují se platy ve veřejném sektoru. Za vás se nezvyšovaly, za naší vlády se zvyšují platy zaměstnanců veřejného sektoru. To je realita.

Pane premiére, já vás musím zklamat. Vy jste buď nečetl kapitolu rozpočtu Úřadu vlády, anebo jste ji četl špatně, anebo si ji špatně vykládáte.

To jsou úplně jiné částky, které se odehrávají, zcela nestandardní, na Úřadu vlády. Když už jsme u toho rozpočtu kapitoly Úřadu vlády, na jednotlivých odborných institucích, Ministerstvu školství, Ministerstvu vnitra a tak dále se snižují výdaje na výzkum a inovace a na Úřadu vlády se na výzkum a inovace zvyšuje kapitola rozpočtu o 100 milionů korun.